Proč je to špatně?

Jaké navrhujeme řešení?

Děkuji.

Já jsem si vyslechl vystoupení paní kolegyně poslankyně Richterové.

Nevím, kde vzala ty dluhy, z čeho si je nadělala. Nevím, proč by deset milionů občanů České republiky mělo být ručitelem různých dluhů za telefony a za různé věci. Nevím, proč by měli být ohroženi lidé invalidé, když neporušují zákon. Tato novela hovoří o tom, že sankce, to odebrání na půl roku, jsou v případě, že budou porušeny nějaké normy. Bohužel jsem konfrontován každý den s realitou potkávání se s tímto problémem. Tak přijeďte do toho Děčína!

A opravdu, jestliže ten zákon tady hovoří o něčem, tak hovoří jenom o tom, že chce sankce pro ty, co porušují normy, co porušují zákony, nikoliv pro invalidy jako takové.

Snad to, že má někdo dluhy, přece není důvod, abychom z něho udělali bezdomovce, a to je to, co navrhuje tenhle zákon. Přece tady máme statisíce lidí s dluhy a často to ani nebyla jejich vina. Není přece možné ty lidi trestat podruhé.